Nyní tedy pan poslanec Martin Novotný, který je k faktické poznámce.

Kolegyně a kolegové, existují témata, která mají sofistikovanou strukturu, zabývají se třeba daňovými úlevami, stimulací poptávky, povinným stanoveným množstvím přimíchávání apod., ale to téma má i obecnou lidskou rovinu. Pan kolega Faltýnek tady zmínil jeden dopis, který mu poslal nějaký jednotlivý občan České republiky. Tak já vám řeknu, jaké dopisy dostávám od občanů České republiky v posledních dnech a týdnech já.